To znamená, je tady oznamovací povinnost.

Určitě stávající vláda z těch všech věcí, které jsem tady jmenoval, moji důvěru nemá.